Děkuji.

Usnadní nám to i situaci, implementujeme tak včas směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem nebo její podstatnou část.

Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, vyjádřím se ke stanovisku hnutí SPD k zákonu o nemocenském pojištění, konkrétně k otcovské poporodní péči. Účelem této dávky je finanční zabezpečení otce, který chce pečovat o narozené dítě současně s matkou. Jde o posílení vazby mezi dítětem a jeho oběma rodiči a zapojení se do péče o novorozence. To zůstává stejné, ale nově se v tomto zákoně prodlužuje období, v němž může být dávka poskytována, a to tak, že pokud je dítě hospitalizováno ze zdravotních důvodů svých anebo ze zdravotních důvodů matky v období prvních šesti týdnů života, může otec nastoupit na otcovskou i později, než jak bylo doposud, bylo to do uplynutí šestého týdne od porodu, a to mi přijde logické.

Přijde mi, že tyto návrhy jsou prorodinné, a samozřejmě všechny dobré návrhy podpoříme. Já vám děkuji. Dobré dopoledne.

Neodpustím si ale krátkou poznámku.

Ale na druhé straně vždycky je dobře, když k tomu poznání dojde alespoň v nějakém čase, takže my toto vítáme.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Je zájem o závěrečná slova? Velmi, velmi děkuji za podporu, která zatím byla vyslovena, a děkuji dopředu i za hlasování. Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Děkuji, pane předsedo.